Já tomu rozumím, lze to tak brát.

To je při ohromně rychlém rozvoji nových technologií velmi dlouhá doba.

Proč o tom mluvím? Před několika dny přišla z Evropské komise poměrně dost kritická zpráva, kterou sleduje celá telekomunikační Evropa, týkající se situace sdílení sítí u nás. A zpráva hodnotí, že toto sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž a brání inovacím a velmi pravděpodobně budou muset daní operátoři toto sdílení nějak řešit a své sítě nějakým způsobem rozdělit.

A buď budeme mít připravenou alespoň nějakou možnost řešení, tedy to posílení pravomocí ČTÚ, a budeme to mít možnost nějak řešit, anebo v případě, jako je právě teď u té Evropské komise, budeme muset čtyři nebo více let čekat na vyjádření. A trh bude v té době několik let pokřiven a může to skončit i tak, že to jednoho z operátorů poškodí natolik, že třeba bude chtít skončit nebo bude mít nějaké velké ekonomické problémy.

Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Hlásí se prosím ještě někdo z místa? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Prosím pana zpravodaje... Máte přednostní právo, prosím, můžete vystoupit, než dám slovo panu zpravodaji. Děkuji za slovo. Já bych rád požádal o zhruba desetiminutovou přestávku na poradu klubu před hlasováním o proceduře. Žádáte, prosím, o přestávku nyní, nebo až...